Co je to tedy podle vlády definice názoru středního proudu společnosti? V případě že ano, tak je tato vláda tím pádem extrémní a jedná extrémně a jedná tedy i Evropská unie extrémně. Prosím tedy na toto odpověď. Jestli máte nějakou jinou definici než definice, které jsou všude ke zveřejnění a jsou všude veřejně dohledatelné. Já jenom dodávám, že považuji jednání této vlády za zcela extrémní a jednání Evropské unie také za extrémní, protože je zcela proti vůli většiny obyvatel České republiky. Také vám děkuji.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vaším prostřednictvím odpověď panu Okamurovi.

To, že někdo má jiný názor, přece není trestné. Česká republika se snažila v první fázi předejít tomu, aby tady byly nastaveny stálé povinné kvóty. Proti tomu se bráníme stále a bránit se stále budeme.

Já bych jenom poprosil, abychom v rámci politické debaty říkali pravdu. Pokud získají azyl, tak ještě stále není jasná metodika, jakým způsobem mají být udrženi na území kterého členského státu.

To, že si dnes většina lidí myslí, že není potřebné přijímat, já to naprosto chápu. Já tomu rozumím, ale jsme dneska v nějaké situaci.

Všechny ostatní a větší část z nich jsme efektivně vrátili v rámci readmisí do okolních států. Zbytek těchto lidí už není v našich pobytových zařízeních. To znamená, že Česká republika je velmi úspěšná jak v návratové politice, tak ve formátu detencí. A samozřejmě slýchám kritiky o tom, jak vypadají naše detence. I tam se stav výrazně zlepšuje.

Pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, extrémní určitě není to, že si myslíte názor, který je v menšině. To není určitě extrémní. Extremista je ten, kdo porušuje zákon, kdo se snaží prosazovat svoji vůli násilným charakterem, kdo porušuje pravidla, etiku a především právní řád České republiky.

Pouze dva trestné činy byly motivovány nenávistí proti muslimům, což mě taky zaujalo. Jedna z mých výhrad, kterou jsem přednesl i na projednávání této zprávy v rámci výboru, přišlo mi zvláštní, že zatímco islamofobní scéna je ve zprávě obsažena a je zřejmě a evidentně velice důkladně monitorována, tak příznivci radikálního islámu ve zprávě prakticky chybí, přestože to, že by žádní takoví v republice nebyli, je extrémně nepravděpodobné.

Já na tu zprávu budu velice zvědav. Děkuji za pozornost. Nyní tedy pan poslanec Okamura. Vážené dámy a pánové, děkuji panu ministrovi za odpověď.